Děkuji, pane poslanče. Tímto také srdečně zdravím a přeji pěkný večer. Ale nejprve ty omluvy.

Jen k předřečníkovi podotknu, že pan ministr Bartoš je také řádně omluven. Nyní prosím, vaše dvě minuty ve faktické poznámce. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý pozdní podvečer bych vám rád popřál. Myslím si, že elektronická evidence tržeb reaguji tady na své předřečníky bohužel způsobila spoustu věcí, které tedy napomohly v podstatě krachu malých restaurací, kde tedy ti majitelé to dělali spíše jako zájmovou službu.

Ale co to přineslo? No, přineslo to 7 000 nových pracovních míst pro úředníky, kteří stojí stát 7 miliard ročně. Ty přínosy jsou tedy jednoznačné, protože jsme zvýšili zaměstnanost v tomto sektoru a samozřejmě ty peníze, které se vyberou navíc, tak jdou na provoz EET. Já si myslím, že je nutné vybírat daně a daně by se měly platit, ano.

Protože má prostory, kde není signál mobilního operátora, protože to je místnost, kde se přes ty silné zdi nedostane signál, a pro něj by to byla obrovská komplikace. Navíc vícenáklady. Takže já vítám to, že by se elektronická evidence tržeb zrušila, a v případě, že někomu to vyhovuje, tak ať si ten systém nechá. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Přemýšlím, co je tedy tím pravým důvodem.